Navrhovatel?

Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut. Ano, o všech návrzích bylo hlasováno. Přikročíme tedy k hlasování o celém návrhu zákona.